Protože vy to můžete vzít jako jeden z nějakých srovnávacích argumentů, nikoliv jako ten nejhlavnější. Protože v momentě, kdy máte nízkou inflaci, rostou vám reálné mzdy, tak i přesto, že máte nějakou valorizaci, tak se ty nůžky rozvírají.

Takže to samotné číslo je neurčující.

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolila zareagovat na pana ministra práce a sociálních věcí, který tady ten návrh předkládá.

Takže v tom asi nic neudělala. A chtěla bych také zdůraznit, že když jste šli do vlády, tak jste říkali, nejenom že zajistíte seniorům důstojný život a že ochráníte důchody, ale zároveň jste říkali, jak jste na to vládnutí připraveni, jak jste měli spoustu připravených věcí. Tak já se ptám, proč za rok a tři měsíce jste nepřišli s nějakým návrhem a přicházíte teď s tím, že změníte v polovině něco, na co mají ti senioři nárok?

Víte, kolik jim přidají?

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, já bych se chtěla zastavit u výchovného, které vy jste tady zmiňoval a poměrně zdůrazňoval. Určitě je to částka, která bude asi k dobru našim důchodcům, zvlášť při dnešních cenách a inflaci.

Já si myslím, že to je dost takový neurčitý signál, jak vy říkáte, směrem k důchodcům, protože vůbec nemají jistotu, že toto výchovné zůstane, a evidentně vy se uvnitř vlády přete, a to asi velmi výrazně, jestli vůbec zůstane, nebo nezůstane. Čili já bych se chtěla zeptat, jak to tedy s tímto výchovným je? To znamená, jestli se mohou spolehnout důchodci na to, že bude dále toto výchovné trvat? A potom vy ho chcete valorizovat, to znamená, jestli se vám podaří toto prosadit a obhájit a jestli se třeba i v příštím roce nedostaneme do stejné situace, kdy tady budeme řešit valorizaci výchovného? Pane poslanče, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Pan místopředseda vlády tady interpretoval rozhodnutí Ústavního soudu teď odešel, výborně, ale někdo mu to řeknete a zabýval se rovnovážným posuzováním práv menšiny nebo koalice a opozice a interpretoval to, že přílišná míra garance práva menšiny, a teď to zkrátím, parafrázuji, by mohla vést k ohrožení demokracie.

Já děkuji za slovo. Pan ministr tady rád cituje jeden z nálezů Ústavního soudu, já mám taky jeden nález Ústavního soudu 53/10, kde se píše: Je zodpovědností každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů a v případě, že považuje za účelné dosáhnout jejich změny, aby včas včas!

Já se ptám, pane ministře, proč jste nezareagovali už v tom září, když ta meziroční inflace byla 18 %? To znamená, že jsme se pohybovali ve vysokých procentech, ve vysokých číslech.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuju, pane místopředsedo.

Valorizační mechanismus a obstrukce.